Kdo je proti? Je to hlasování číslo 15, přihlášeno je 177, pro 51, proti 66. Návrh nebyl přijat. A tedy budeme hlasovat o bodě 106, což je poslanecký návrh ve stejné věci, tisk 707, a v této fázi by to byl opět první bod bloku prvních čtení ve středu.

Návrh nebyl přijat. Pan předseda vám dává přednost, tak prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, moc se omlouvám.

Nezpochybňuji hlasování. Ano, bude zaznamenáno. A prosím pana předsedu Kalouska. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi jen takovou věcnou poznámku.

To je prostě realita, to je fakt. Činí to z ústavního práva zákonodárné iniciativy ryzí formalitu, protože vy jste se prostě rozhodli, že opoziční poslanci toto ústavní právo mít nebudou, a je to fakt, se kterým prostě tady žijeme toto volební období. Ale že jste se rozhodli tímto způsobem přistupovat i k vládním návrhům a že prostě jsou vládní návrhy, které smí být projednávány, a jsou vládní návrhy, které nesmí být projednávány, i když se za ně opozice přimlouvá, to je opravdu novum. To si tady nepamatuji za posledních 20 let. Blahopřeji vám k této inovaci parlamentní demokracie! Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já, ač nerad, nechtě, musím navázat na pana předsedu Kalouska, protože fakt je jeden, že tady přicházejí hlasováním vládní koalice na pořad stále nové a nové tisky, zatímco ať už opoziční, nebo vládní tisky, které jsou předloženy půl roku, rok, dva roky tady pořád stojí a čekají na projednání. Nám předkladatelům oněch opozičních tisků to upřímně řečeno vadí a opakovaně jsme to tady sdělili. A vadí nám to zejména proto, že se vládní koalice ani zabývat tím tématem, které začasté je velmi důležité, nechce a dávají tak najevo nemalé části voličů v ČR, že jejich názory, jejich starosti a jejich problémy jsou této vládě upřímně řečeno úplně, ale úplně jedno. Nás třeba teď při hlasováních o návrzích na změnu programu velmi mrzí to, že nebyly přijaty návrhy, které předložil Vladimír Koníček nebo Stanislav Grospič, a proto se na nás nesmíte zlobit, když poslanecký klub KSČM tentokrát návrh programu této schůze nepodpoří. Děkuji. Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím krátce zareagovat na pana předsedu Kalouska prostřednictvím předsedajícího, jenom v dobrém tedy myslím, protože on mluvil, že vládní koalice nepodpořila vládní a poslanecký zákon o pohřebnictví. Tak já bych prosil, abychom byli přesnější, protože vládní koalice sestává ze tří subjektů a v obou hlasováních klub KDUČSL tady tyto návrhy předložené panem předsedou Kalouskem podpořil nejen ten poslanecký, ale i ten vládní, poněvadž právě jsme byli ubezpečováni, ať počkáme s poslaneckým, že brzy bude vládní a že to bude priorita. My to jako prioritu vnímáme, tak jenom aby bylo mezi námi jasno. Pan předseda Kalousek, potom pan předseda Sklenák a pak pan předseda Černoch. Přijměte prosím prostřednictvím pana předsedajícího moji omluvu, pane předsedo Miholo. Ono je to poslední dobou každý den jiné.

Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Ještě nezačala 53. schůze a už se tady hádáme o schválených nebo neschválených změnách programu. Já bych jen chtěl připomenout, že před každou schůzí se schází organizační výbor, který velmi pečlivě sestaví program celé schůze, a já chápu, a sám to někdy dělám, když v průběhu schůze dochází k návrhům na změnu pořadu, protože ty jsou vyvolány průběhem právě té schůze, kdy například některé pevně zařazené body se nestihnou projednat a je potřeba je zařadit znovu atd.

Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych jenom vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu předsedovi Miholovi. Ono pohřebnictví, tam jste možná hlasovali, ale senátněvládní návrh o teritorialitě, ten jste nepodpořili. Takže to je také váš návrh, který se snaží opozice zařadit, což si myslím, že je dost smutné, protože to považujeme za velmi důležitý bod. Pan předseda Kováčik. Víte, kolegyně a kolegové, ona ta dohoda ať už z organizačního výboru, nebo z grémia Poslanecké sněmovny se stává jemně řečeno dohodou neplatnou v okamžiku, kdy, ač mají šanci vládní zástupci v organizačním výboru, kde se hlasuje, například si pořad prohlasovat silou, tak první, kdo vystupuje zpravidla zde na schůzi Poslanecké sněmovny při projednávání programu s požadavky na změny tohoto již projednaného programu, návrhu programu tedy z grémia, resp. z organizačního výboru, jsou zpravidla zástupci vládní koalice, že ten ministr nemůže tu, ten ministr nemůže tam, ten ministr nemůže včera, ten ministr nemůže pozítří. A já si myslím, že vláda je odvozena od Poslanecké sněmovny. A vracím se zpátky okruhem úplně tím největším k tomu, že prostě jsme všichni si tady rovni, mandáty všech poslanců a poslankyň jsou stejně silně odvozeny od voličů, od jejich rozhodnutí, a že tudíž by tedy tisky v Poslanecké sněmovně měly být projednávány v pořadí vzestupném, tak jak je tedy dostávají při tom, když do Poslanecké sněmovny přijdou. Jsme přesvědčeni o tom, že navzdory tomu, že třeba ten tisk nebude schválen, nebo dokonce bude zamítnut v prvním čtení, že se s ním takzvaně nebudete, kolegyně a kolegové, vůbec párat, tak ale se alespoň naplní ono, že tedy ten návrh má být projednán. A proto znovu říkám, nepodpoříme návrh schůze z těchto důvodů, že prostě jsou tady silnější mandáty a jsou tady slabší mandáty. A opakuji, vláda se odvozuje od Poslanecké sněmovny nikoliv naopak, to znamená, že tisky, které sem přicházejí, mají být projednávány v pořadí a že se nemůžeme až tak moc dívat na to, jestli ten či onen ministr má zrovna na Poslaneckou sněmovnu, na projednávání svého vlastního návrhu zákona čas, nebo má čas na něco jiného.